Dalším hlasováním by bylo L1 až L5 zase společně jedním hlasováním. Hospodářský výbor nedoporučuje. Další hlasování je návrh pod písmenem M. Hospodářský výbor doporučil pozměňovací návrh A106, který považuje za výhodnější, z tohoto důvodu hlasujeme o M dříve, který hospodářský výbor nedoporučil. Pak je tady A106, kde, jak jsem řekl, hospodářský výbor doporučuje. V případě přijetí je nehlasovatelný návrh B87.

Tady máme pozitivní, tedy doporučující stanovisko hospodářského výboru. Dále N2 až N4 a N6 společně jedním hlasováním, kde hospodářský výbor doporučuje. Dále bychom hlasovali N7 až N11 společně jedním hlasováním. Hospodářský výbor doporučuje. N15 hospodářský výbor doporučuje.

Tedy jak jsem avizoval, teď se vypořádáváme s I2, které bylo odloženo k tomuto hlasování. Dále bychom hlasovali o návrhu N17, kde je nedoporučující stanovisko hospodářského výboru. Tím bychom byli vypořádáni se všemi pozměňovacími návrhy podle mého názoru a mohli bychom hlasovat o návrhu zákona jako celku. Děkuji panu zpravodaji za návrh procedury. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Nebojte, já neplánuji rozbít proceduru, protože už tak je velmi složitá a neudělal bych to ani zpravodaji ani legislativě. Mám pouze jeden malý požadavek, který se týká bloku hlasování pod písmenem A. Rád bych, aby se zvlášť hlasoval bod A137 hospodářského výboru, abychom automaticky neučinili nehlasovatelným pozměňovací návrh rozpočtového výboru pod písmenem B100. Děkuji za tento návrh. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vzhledem k tomu, že pan zpravodaj také ne zcela úplně postupoval v souladu s jednacím řádem, kdy má v této fázi pouze seznamovat s procedurou, nikoliv s názorem svým nebo kohokoliv jiného na jednotlivé pozměňovací návrhy, ale jsem tolerance sama, nicméně nenechám na sobě to obvinění, co všechno to způsobí za hrůzy, pokud pozměňovací návrh pod písmenem J bude náhodou přijat. Byl jsem veden tím, že jako řádný hospodář je třeba, abychom pokud možno předcházeli následným škodám, a vzhledem k tomu, že ona skupina provozovatelů je skutečně poškozena, mají svoje kauzy u soudů, a pokud bychom jako stát ty soudy prohráli, tak zaplatíme podstatně více než v případě přijetí tohoto pozměňovacího návrhu. Jen proto, abych to uvedl na úplně pravou míru. Jinak je samozřejmě na vás, jak s tím návrhem naložíte. Děkuji. Jestliže nikdo takový není, prosím o vyjádření pana zpravodaje. A jestli je schopen zapracovat návrh pana poslance Böhnische. Nevidím v tom žádný problém. No, nechte na mě, pane místopředsedo! Já v tom také nevidím žádný problém.

Takže po bodech 3, kde jsou písmena A, budeme hlasovat ještě samostatně bod A137 pana poslance Böhnische, tak jak to navrhl. To je návrh procedury. Pane zpravodaji, máte k tomu ještě něco?

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh procedury byl přijat. A já nyní prosím pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy, vyjádřil se k nim a následně o nich dám hlasovat. Prosím, pane zpravodaji Takže nyní legislativně technické, které jsou v usnesení hospodářského výboru, a legislativně technická úprava, kterou jsem tady navrhl ve třetím čtení. Doporučuji. Pan ministr prosím? Pan ministr si prosím zapne mikrofon. Já zahajuji hlasování o legislativně technických úpravách. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.

Návrh byl přijat. Nyní bychom hlasovali s tou úpravou, kterou navrhl pan poslanec Böhnisch, následovně.

Pardon, pardon!

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji. Teď tedy pozměňovací návrhy pod písmenem A.

Čili byla by to dvě hlasování.

Stanovisko doporučující. Pan ministr? Zahajuji hlasování o bodech pod písmenem A tak, jak je pan zpravodaj přednesl. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.